Co je ale zcela zásadní pro nás pro všechny, na čem se samozřejmě shoduje i veřejnost, je, aby stát zajistil dodržování lhůt vůči občanům. Věřím, že na tom, aby se dodržovaly lhůty, se asi shodneme. Já se znovu pokusím vysvětlit na konkrétním příkladu, jak to v podstatě probíhá, a možná bych vás ráda informovala o tom, že vlastně nás ta současná situace dohnala, protože Jihomoravský kraj nebo starostové nebo stavební úřady v obcích, jako je Břeclav, Hodonín, žádají o navýšení stavebních úředníků tak, aby se vyřizovaly ty škody, ale bohužel v současném systému to prostě nejde. Zcela upřímně říkám, že se drbu pravou rukou za levým uchem ani jeden z těch návrhů není ideální, protože to bude samozřejmě běh na delší dobu.

Ve stavebním zákoně zavádíme zrychlené stavební řízení, to znamená, stavební úřady budou moci vydat stavební rozhodnutí v rámci prvního úkonu. Znovu bych ráda připomněla, protože se dostáváme samozřejmě do těchto připomínek, že jsou ochráněny veřejné zájmy. Věřte tomu, že Legislativní rada vlády se tomu intenzivně věnovala několik dní, ochrana veřejných zájmů byla zcela zásadním momentem pro Legislativní radu vlády a byli přítomni i soudci Nejvyššího správního soudu.

Že systémová podjatost nabírá na síle svědčí o tom, že jen za rok 2020 jsme řešili 66 systémových podjatostí, a samozřejmě se to rozšiřuje.

Když se podíváte na tento obrázek, to je obrázek konkrétního kraje, kde vidíte, že v jednom kraji je 48 stavebních úřadů, na těchto stavebních úřadech pracuje 157 lidí a těchto 157 lidí si neumí pomoct. Prostě jsou to samostatné ostrůvky, a když se někde nahromadí více projektů, nejde posílit jeden stavební úřad na úkor druhého.